Stanoviska pana ministra? Stanovisko výboru?

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Následuje hlasování o pozměňujícím návrhu G5.2 kolegy Syblíka, vypuštění zákazu vázat odměňování osob posuzujících úvěruschopnost na počet schválených žádostí o spotřebitelském úvěru. Stanovisko pana ministra? Stanovisko výboru? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Následuje hlasování o pozměňujícím návrhu H paní kolegyně Wernerové, vyloučení manažerských a obdobných smluv z pojmu pracovník. Stanovisko pana ministra? Stanovisko výboru?

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Následují pozměňující návrhy I pana kolegy Votavy. První I1, který zvyšuje možnost předčasného splacení hypotéky ročně zdarma z 20 na 25 %. Stanovisko pana ministra? Stanovisko výboru? Zahájil jsem... Prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Odhlašuji vás všechny. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. A budeme tedy znovu hlasovat o návrhu I1. Stanovisko pana ministra bylo negativní, stanovisko výboru bylo doporučující. Zahájil jsem hlasování o návrhu I1.

Přihlášeno 172 poslankyň a poslanců. Návrh byl přijat. Tak další hlasování... Prosím, pane předsedo. Dámy a pánové, omlouvám se vám, omlouvám se panu předsedajícímu i panu zpravodaji, ale já jsem se v té záplavě pozměňujících návrhů trošku ztratil.

Já si dovolím požádat, který je to návrh prosím, pane kolego?

Zahajuji hlasování o námitce proti hlasování k písmenu H. Kdo je proti? Návrh na námitku byl přijat. Budeme tedy opakovat hlasování o písmenu H. Stanovisko pana ministra k písmenu H prosím ještě jednou? Stanovisko výboru?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Hlasování pod písmenem I1 už jsme konali.

Stanovisko pana ministra? Stanovisko výboru? Zahájil jsem hlasování o I2. Já se omlouvám, prohlašuji tedy toto hlasování za zmatečné. Prosím nahlásit do mikrofonu stanovisku pana ministra. Stanovisko zpravodaje? Zahájil jsem hlasování o I2 pana kolegy Votavy.

Návrh byl přijat.

Jedná se o předčasné splacení hypotéky při prodeji nemovitosti s omezením nákladů maximálně 1 %, nejvýš 50 tisíc korun po dvou letech trvání hypotéky. Stanovisko pana ministra? Stanovisko výboru? Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Následuje hlasování o pozměňujícím návrhu J pana kolegy Kádnera, který řeší zastropování RPSN, tedy roční procentní sazby nákladů na konkrétní výši, aktuálně u úvěru do 15 tis. korun 25 %, u úvěru nad 15 tis. korun 20 %. Stanovisko pana ministra? Stanovisko výboru?

Návrh nebyl přijat. Následuje hlasování o pozměňujícím návrhu K pana kolegy René Čípa, vyloučení administrativních činností z působnosti zákona. Stanovisko pana ministra? Stanovisko výboru? Zahájil jsem hlasování o návrhu pana kolegy Čípa pod písmenem K. Kdo je proti? Pro 29, proti 130. Návrh nebyl přijat. Budeme teď hlasovat o pozměňujících návrzích M pana kolegy Kudely, vkládajících informační povinnosti. Stanovisko pana ministra? Stanovisko výboru?

Návrh nebyl přijat.